A kromě toho pan ministr může spustit tu zakázku. Druhá výhoda. Ale pořád je to na nic. Na tom jsme se shodli. Jinak mi řekněte, když to dneska schválíme, za měsíc to schválí Senát, pak to podepíše pan prezident, to jsme na konci června.

Co si ty úřady načtou? Kolik máte těch čteček připravených? Které všechny úřady tím budou vybaveny?

Ano, nebo ne? Ale máme lhůty, říkal pan ministr. Máme lhůty. Máme na to zakázku jenom. Na zakázku. Tak já nevím, jestli mít čip na nic zadarmo je ten správný důvod. A neříkejte, pane ministře, že s ničím nepřijdete. Minule jste řekl, že ten zákon se musí novelizovat. Tak buď platí věta z minula, a pak musíte s něčím přijít, anebo neplatí a řekněte na mikrofon, že se nemusí novelizovat, a já pak mohu ten svůj návrh klidně stáhnout. Já nechci přidávat naše opoziční návrhy do toho návrhu zákona. Opravdu ne. Jenom chci vytvořit prostor k tomu, abyste si tam vy jako Ministerstvo vnitra opravili chyby, které tam jsou, abychom nemuseli znovu novelizovat zákon a nemuseli se úředníci i občané neustále učit nové a nové změny zákonů.

No, a tak máme lhůty na zakázku, tak to uděláme.

To jsme nevěděli. Bude to nutné novelizovat, nebo ne?

Ne za rok, ne za dva nebo někdy, příští týden ve středu.

Pokud to nevrátíme, tak budeme hlasovat proti. Děkuji panu předsedovi.

Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat nejprve o návrhu pana předsedy Stanjury na opakování druhého čtení. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

Za prvé návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení. Za druhé návrh jedním hlasováním.

Za třetí návrh B a za čtvrté budeme hlasovat návrh zákona jako celek. Děkuji. Má prosím někdo jiný návrh procedury? Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Nyní bychom měli hlasovat o návrhu pana poslance Berkovce.

Děkuji vám, pane předsedající. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro schválení této procedury, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.